Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo.

Děkuji, pane ministře.

Děkuji, paní předsedající.

My tady slyšíme pořád, že jsou nám předkládána nějaká fakta. Ta fakta jsou prostě jednostranná, jsou zabalena, tak jak si vláda představuje, jak by to chtěla vysvětlovat.

Proč ve stavu legislativní nouze?

Tady chybí absolutně jakékoliv další věci. Za rok bude inflace ta samá zase, takže už se nepřidá vůbec nic, ale možná se jim sníží, protože budou hrozit závažné, závažné škody.

Stavíte úplně otevřeně generace dneska proti sobě. A teď po tomhletom úplně konkrétně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Já bych si dovolila zareagovat na ministra pro legislativu. Ministra pro legislativu, který se od 12 hodin omluvil. A my tady projednáváme potvrzení stavu legislativní nouze. Je to normální? Takže tahle vláda si svolá mimořádnou schůzi k zákonu o důchodovém pojištění, kde chce důchodcům vzít to, na co mají nárok, chtějí to projednat ve stavu legislativní nouze, a není tady ministr pro legislativu? A je od 12 hodin omluven? Proč tady ten ministr není? Může mi na to prosím někdo odpovědět? Nehorázné! Navrhla jsem tady přerušení schůze. Musím konstatovat, že paní místopředsedkyně měla pravdu, tímto se jí omlouvám. Opravdu podle jednacího řádu to může navrhnout předsedající nebo předseda poslaneckého klubu. Ale to nic nemění na tom, že jsem tady řekla ty důvody, a jsem přesvědčena o tom, že stav legislativní nouze není, že by se to mělo projednávat ve standardním legislativním procesu. A nemáme tady ani ministra pro legislativu. A prosím vás, paní předsedající, abyste o tom dala hlasovat bezprostředně! Děkuji. Já se omlouvám, paní poslankyně. Jen abychom si to vyjasnili. Podle § 54 odst. 8 můžeme přerušit projednávání bodu pořadu a další jednání o něm odročit. Já se omlouvám, ale my ještě jsme neschválili pořad schůze, a tedy jsme daný bod neotevřeli.

Budeme tedy pokračovat.

Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. Sice vedeme standardní rozpravu a ne faktické, ale to vlastně nevadí. Ekonomické okénko: Ve vyspělých zemích je standardem mít oddělenou měnovou a fiskální politiku. Fiskální se věnuje výši daní či státním výdajům, měnová výši inflace a stabilitě měny. Ústava České republiky říká, že péče o cenovou stabilitu je cílem České národní banky, nikoliv premiéra ani ministra financí.

Paní poslankyně Alena Schillerová. Seděla v jiné lavici. Prostřednictvím ne, zkuste sama vysvětlit členům vašeho klubu toto ekonomické okénko, které jste tak publikovala. Za druhé chci říct, bohužel čeština v těch příslovích používá tykání, tak se omlouvám, nemyslím to tak, ale použiji okřídlené české přísloví podle sebe soudím tebe. Žádné takové pokyny nevydávám, s žádným cílem.